Děkuji za slovo.

Ministerstvo životního prostředí tak, jak dneska vlastně je organizováno, v podstatě nemá prostor nebo nemělo by prostor na jednu zásadní věc, a to je přípravu předsednictví.

To znamená, my jsme chtěli využít jiného vládního objektu nebo státního objektu.

A samozřejmě, a to je podstatné, prošlo to vládní dislokační komisí, což znamená, že opravdu to bylo schváleno, takže není možno, a my vždycky preferujeme, kdybychom mohli využít nějaký jiný objekt ve státním vlastnictví. Máte slovo.

Já vám teď úplně přesně neřeknu, ale to samozřejmě ověřím obratem, jak je momentálně plánována ta rekonstrukce, respektive kdy přesně se CENIA nastěhovává. Ale samozřejmě víme to, co se týká Ministerstva životního prostředí, že ty kanceláře, a hlavně zasedací místnosti a to zázemí pro předsednictví musí být připraveny včetně dalších technických podmínek, to znamená IT a dále.

Já vám děkuji. Další interpelaci na ministra zdravotnictví přednese paní poslankyně Procházková.

Dodnes nemám přesné informace, kolik a jakým způsobem záchranáři budou odměněni za svoji náročnou práci. Není pravda, jak jsem zaslechla, že není tak náročná a že jsme také jezdím na záchrance s pacienty jen krátce.